Nicméně děláme ta opatření na obou úrovních.

Jsou tam stamiliony korun.

Dokonce my připravujeme a zprostředkováváme kontakty pro jednotlivé rezorty pro to, aby své produkty mohly prodávat.

Další klíčové aktivity jsou v oblasti zvýšení investic.

Určitě jste sledovali, byly to desítky a stovky zajímavých projektů.

Nikdo to nikdy nezpochybňoval. Na druhou stranu, dodali jsme a připravili jsme programy během jednoho a půl měsíce v řádu téměř jednoho bilionu korun. Ale teď není podstatné, jestli je to jeden bilion, nebo jedna celá a kousek bilionu. Podstatné je to, že je vytvořený rámec a mantinely pro to, aby se tyto zdroje alokovaly, resp. aby je ekonomický sektor byl schopen čerpat.

Ano, můžete říct, že před deseti lety nebyla odizolována ekonomika tak jako dneska. Je to pravda. Odpadlo tenkrát obrovské množství firem.

A když se na to díváme a porovnáváme jejich aktivity, jejich podporu ekonomiky, jejich opatření, není to úplně odlišné od té naší.